Takže když dneska můžeme v trošku větším klidu rekapitulovat, tak jsem přesvědčen, že jsme zvolili jediný možný způsob a nebyla jiná alternativa. Chtěl bych využít svého vystoupení a některá fakta připomenout a některé mýty vyvrátit. Fakt číslo jedna, ten už jsem tady zmiňoval. V České republice od českých výrobců na začátku krize neexistovala adekvátní nabídka osobních ochranných prostředků.

Takže fakt číslo dvě.

ani jeden z nich nebyl doposud realizován. Důvodem je, že se stále vyhodnocují ceny a otázkou je velmi dlouhá dodací doba.

Zdravotnické prostředky byly rozdělovány podle klíče potřebnosti vytvořeného evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC, Česká republika do toho programu zařazena nebyla.

Čínský trh byl přehlcen globální poptávkou, nezdravou soutěží nakupujících zemí, nedostatečnou kapacitou certifikovaných zdravotnických výrobků pro podobnou situaci, nedostatkem materiálu pro výrobu zdravotnických prostředků v takto krátkém časovém období a nedostatkem přepravních kapacit včetně přehlcení letového prostoru.